Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Také tomu tak není.

Toto jsou všechny pozměňovací návrhy. Děkuji.

Já doufám, že je jasná. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ministerstvo? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ministerstvo? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. A tady se jedná o zrušení třetí a čtvrté vlny EET. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A toto byly všechny pozměňovací návrhy. Přednesu návrh usnesení.